Děkuji za dodržení času. Tímto jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, a ještě než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Nacherovi, přečtu omluvu.

Ano, je prvním řádně přihlášeným, který bude vystupovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji.

Myslím si, že za těch dvacet devět a půl hodiny jsme se tady řádně promořili, takže předpokládám, že těch 130 poslanců, co tady byli, tak už budou zdraví při jakékoliv variantě, která sem přijde. Čímž se dostávám k tomu, co ti lidé často píší ohledně počtu poslanců, kteří jsou v sále.

Já jsem si ten svůj příspěvek rozdělil na čtyři části. Zase až na citace to nebudu úplně číst.

Mně to přišlo absurdní, já se omlouvám, trochu v tom, že my tady projednáváme věc, která omezí svobody občanů v České republice, my tady projednáváme něco, proti čemu současná koalice, bývalá opozice, často vystupovala v tom minulém volebním období, co je až do konce listopadu.

A přesto vy sem jako vláda dáte návrh, který nejprve obohatíte o pozměňovací návrhy a potom o další pozměňovací návrhy přímo na plénu, což je důkaz toho, že to připravené prostě není, to tak je, a že si to zaslouží první, druhé, třetí čtení. To se na mě nezlobte, buďte jako féroví.

Chápete tu absurditu?

Nejprve ten pohled logický.

Dám jiný příklad, aby mi bylo rozuměno. Není to legislativní nouze, ale je to zrychlené řízení devadesát.